Rovněž předkladatel neshledává nikterak nesystematickým zařazovat novou transpoziční právní úpravu do zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť ten je normou procesní a mají v něm být obsažena obecná pravidla o zadávání veřejných zakázek. Pane poslanče, je mi to líto, nicméně je 13 hodin a musím vás přerušit. Je 13 hodin a přerušuji projednávání bodu číslo 13.